Pak je tam zavedení plně elektronické karantény, tedy hlášení o nařízení, trvání a ukončení karantény příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví orgánům nemocenského pojištění.

To bych si dovolil jenom ke stručnému představení tohoto zákona. Děkuji. Také děkuji. Nyní otevírám rozpravu.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám pěkné ráno nebo možná už trochu dopoledne. Já bych vás ráda provedla krátkou genezí ke sněmovnímu tisku 291, tak, jak procházel Sněmovnou a garančním výborem.

Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas již v prvním čtení, nicméně proti tomuto návrhu bylo vzneseno veto. Pak padl návrh na zkrácení lhůty na 12 dní mezi prvním a druhým čtením a tento návrh byl přijat.

O těchto návrzích se hlasovalo na garančním výboru pro sociální politiku 19. října. Tolik za mě a já potom po obecné rozpravě načtu návrh hlasovací procedury i s okomentováním jednotlivých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Velmi děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji vám za slovo, paní předsedající.

Před třemi lety nebo možná ještě vloni bych zvýšení tohoto příspěvku na 900 korun měsíčně považovala za přijatelný kompromis, dnes už ale v žádném případě ne. Vzhledem k letošní horentní inflaci a vzhledem k astronomickému růstu cen pohonných hmot, jízdného a dalších základních životních nákladů jde o zvýšení naprosto nedostatečné, které velmi těžkou životní situaci našich zdravotně postižených občanů jednoznačně neřeší.

Tak to, prosím, udělejme. Vážený pane ministře, obracím se i na vás osobně. Podpořte alespoň jednu z variant těchto pozměňovacích návrhů, které jsem předložila, tak, abychom právě pomohli našim zdravotně postiženým občanům.

Děkuji vám. Já děkuji. Ještě se jednou rozhlížím, zda někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ráda bych za hnutí STAN se přihlásila k podpoře tohoto zákona.

Pomohli jsme také lidem v nouzi, vláda několikrát zvýšila životní a existenční minimum, došlo také k navýšení normativů pro příspěvek na bydlení. Jsem proto ráda, že dnes budeme hlasovat také o podpoře lidí s postižením.

Jako stát můžeme tyto lidi alespoň trochu podpořit, aby mohli zůstat se svou ženou doma.

A ještě závěrem k pozměňovacímu návrhu, který jsme předložili s dalšími poslanci.

Prosím vás tedy o podporu tohoto pozměňovacího návrhu a také o podporu zákona jako celku. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Moc děkuji, paní předsedající. Ano, v tuto chvíli došlo skutečně k tomu, že budeme ve třetím čtení hlasovat ohledně zvyšování příspěvku na mobilitu.

Co mě na této vládě dále mrzí, je to, že my jsme už 3. června všem poslancům rozeslali náš návrh právě té novely zákona ohledně zvýšení příspěvku na mobilitu, 3. června, takže celý měsíc červen, červenec, srpen, září, říjen to je pět měsíců, kdy de facto stačí změnit pouze jedno jediné číslo v tomto zákoně.